Ústní interpelace

Český telekomunikační úřad jako telekomunikační regulátor je zodpovědný za vysílající zařízení uváděná na trh v naší zemi. Z této pozice je to právě Český telekomunikační úřad, který ručí za bezpečnost a zdraví lidí, kteří tato zařízení používají u nás na trhu.

Děkuji, paní poslankyně.

Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechny vás zdravím na úvod dnešních interpelací. Začínáme interpelací, která je hodně specifická.

Existují maximální hodnoty SAR, které nesmí žádný mobilní telefon překročit, a pro různé části světa jsou nastaveny různě.

Výrobky samozřejmě musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny potom v harmonizovaných normách.

Výrobci musí při uvádění radiového zařízení na trh zajistit, aby toto bylo navrženo a vyrobeno v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami, vypracují k němu technickou dokumentaci a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody, takže ochrana obyvatel je tady zajištěna. Máme tu i dozorový orgán a to je v tomto případě Česká obchodní inspekce. Táži se paní poslankyně, jestli chce ještě položit doplňující otázku? Já moc děkuji, pane premiére.